Ako je tome tako, evo, pohvaljujem ministre iako dolazimo iz iste izborne jedinice, pohvaljujem vaše razumijevanje, trud za sve stanovnike jer ovo je nešto više od obične dnevne politike i Klub zastupnika SDP-a i ja kao za amandman br. 9 dakle povlačimo i 8 i 9 [[Upadica: I 8 i 9. Dobro.]] hvala lijepo. I ujedno vas sve pozdravljam.

Amandman Kluba zastupnika Mosta na čl. 5 ne prihvaćamo. Obrazloženje je potpuno identično jer je amandman sličan. Financiranje obnove propisano na odgovarajući način kroz prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HDZ-a na ovaj članak. Uvaženi ministre, počet ću od pretpostavke bez imalo kritike i cinizma da je namjera zakonodavca bila pozitivna i dobronamjerna. Da ste htjeli pomoći 100%-tnom, iako samo konstrukcijskom obnovom potpomognutim područjima koja su teško stradala u ovom potresu. Međutim, kada ste počeli pisati taj zakon sjetili ste se da postoje i potpomognuta područja koja su stradala u ranijem potresu, a njima niste omogućili 100%-tnu obnovu stoga ste dodali u ogradama jedan dodatni kriterij proglašenja katastrofe, da biste se osigurali da ćete financirati 100% samo ova područja. Međutim, nastao je cirkus. Pritisnuti predizbornom kampanjom uoči lokalnih izbora odlučili ste da morate hitno inkorporirati Sisak i sve ovo, a to vidimo i po predloženim amandmanima, nije se svelo na borbu za ispravne u Ustavu utemeljene zakone nego na jedno predizborno prepucavanje. I zbog toga trenutno imamo prijedlog zakona koji je ustavno neodrživ. Ne može proglašenje katastrofe biti kriterij na temelju kojega ćete financirati obnovu. Zašto? Zato što, pojedinostavljeno ste zaboravili proglasiti katastrofu u ranijem potresu, a možda ćete je zaboraviti u nekom budućemu, dok se katastrofa, kao takva definira količinom štete koju je donijela, a koja je bila razmjerna u prethodnom potresu jednako ovome potresu koji se sada dogodio. Stoga taj kriterij ne smatramo dobrim, smatramo da treba utemeljiti nove kriterije i potpomognutosti i socijalne osjetljivosti, ali i da bismo inkorporirali i Sisak i druga pogođena područja, područja od geostrateške važnosti. I upravo zato zatražit ćemo da se o našem amandmanu glasuje. 11. amandman zastupnika Nikole Grmoje koji je identičnog sadržaja kao amandman br. 10. Hvala poštovani potpredsjedniče. Amandman pod rednim brojem 11. saborskog zastupnika Nikole Grmoje na čl. 5. ne prihvaćamo. Amandman je sličan kao i ovih 5 prethodnih pa je i obrazloženje slično kao i u obrazloženja prethodnih 5 jer je financiranje obnove propisano na odgovarajući način kroz prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HDZ-a na ovaj članak br. 5. Zastupnika Grmoje nema pa moramo o tome glasovati. Amandman br. 12 Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Hvala lijepo. Amandman pod rednim br. 12, amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka također, na čl. 5. također je sličan prijašnjim netom objašnjenim. Ne prihvaćamo jer je, kao što sam nekoliko puta do sada već ponovio, financiranje obnove propisano na odgovarajući način kroz prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HDZ-a. Mi u Klubu zeleno-lijevog bloka dakle ostajemo pri svom amandmanu jer držimo neprihvatljivim da se zapravo ovaj članak oslanja na proglašenje katastrofe, što je kategorija koja je u diskrecionom domeni Vlade. Dakle mislimo da je ona previše ili u prevelikoj mjeri arbitrarna i stoga smatramo da je naš prijedlog mnogo konzistentniji.

S druge strane, također, skrećem pažnju da u našem amandmanu predlažemo još jedan stavak koji nam je neobično važan, a taj se tiče obnove zgrada javne nabave. Smatramo također, i u amandmanu smo predložili, da država u 100%-tnom trošku obnovi dakle zgrade javne nabave u kompletnom teritoriju Sisačko-moslavačke županije. Stoga dakle ostajemo kod amandmana i molimo da se o njemu glasa. Amandman pod rednim brojem 13 zastupnice Katarine Peović, također je podnesen na čl. br. 5., sličnog je sadržaja kao i 6 amandmana netom objašnjenih pa s obzirom da ga ne prihvaćamo i obrazloženje je gotovo pa identično, financiranje obnove propisano je na odgovarajući način, kroz prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HDZ-a na ovaj članak. Pa samo ću se nadovezati na ovo što su već kolege prethodno objasnili, katastrofa je neodređen kriterij zbog čega je on u ovom zakonu uveden na mala vrata i njega stvarno bi trebalo izuzeti no dodat ću samo još jednu stvar koja je ovdje važna u ovom amandmanu, da se cjelovita obnova ne samo konstrukcija obnova, treba omogućiti sredstvima iz državnog proračuna jer ovdje govorimo o potpomognutim područjima. Ako dakle drugim područjima koja ne spadaju u tu kategoriju potpomognutih, imamo taj socijalni kriterij koji izuzima one koji ne mogu participirati sa 20% u toj obnovi, onda na potpomognutim područjima sve da tako kažem, tretiramo na neki način jel, kao socijalne kategorije ali moramo reći i zašto i zašto se taj kriterij treba održati kao dominantan a ne uvoditi kriterije. Zato što postoji prilično konkretan obrazac po kojem se određuju znači potpomognuta područja, prema odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti a u skladu s čl. 36. zakona, znači status potpomognutih područja imaju svoja područja ispod prosjeka razvijenosti RH odnosno 1 do 4 skupine jedinice lokalne samouprave i 1 do 2 skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i to su taksativno, jel, prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti itd., dakle i ako se taj kriterij naveo kao kriterij koji ima neku uporište i ima neku klasifikacijski rezon, onda je nejasno zašto se uvodio i kriterij katastrofe.

14. amandman zastupnika Zvane Brumnića. Hvala, poštovani potpredsjedniče. Amandman pod rednim brojem 14 zastupnika Zvane Brumnića također na čl. 5. ne prihvaćamo jer predlagatelj smatra da je rok od 5 g. ali ne od dana potresa već od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera za zabranu otuđenja obnovljene nekretnine a koji je propisan zakonom, i primjeren rok. Poštovani ministre, ja sam već jedanput podnosio ovaj amandman i tada sam obrazlagao i sada vidimo što se događa. Dinamike obnove još nije ni počela, to znači da će određeni ljudi gledajući dinamiku obnove svojom nekretninom moći raspolagati tek za 10-ak, 15-ak godina. Mislim da je korektno da su svi građani kojima će država pomoći jednaki pred zakonom, znači da im rok teče od nekog fiksnog trenutka a taj jedini logični fiksni trenutak je bio dan potresa. Kad će njihova nekretnina biti obnovljena, ne ovisi o njima, ovisi o tome koliko će država u danom trenutku imati novaca i koliko će moći financirati tu obnovu. Tako da mislim da bi bilo korektno da prihvatite ovaj amandman [[Upadica Reiner: Tražite glasovanje?]] A tražim glasanje ako ga se ne prihvati. Amandman br. 15 Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Hvala, poštovani potpredsjedniče. Amandman pod rednim brojem 15 Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na čl. 6. ne prihvaćamo jer su predložena zakonska rješenja u skladu sa pozitivnim propisima koji reguliraju preraspodjelu proračunskih sredstava. Poštovani, uvažavajući činjenicu za eventualnim potrebama za brzim reakcijama i to zadiranjem u proračun izglasan od strane Hrvatskog sabora, apsolutno je neprihvatljivo uklanjanje svih ograničenja. Isto se apsolutno kosi i sa načelom jedinstva i točnosti proračuna izraženog u Zakonu o proračunu. Obzirom da ostaje a očito ostaje formulacija bez ograničenja, doći će do poremećaja u funkcioniranju korisnika proračuna budući da isti neće biti u mogućnosti planirati i provoditi svoje aktivnosti i to dulji vremenski period posebice s obzirom da nitko ne zna koliko će ovaj zakon i ova odredba biti na snazi i koliko će vremena trebati da se saniraju sve posljedice potresa. Potrebu propisivanje ograničenja posebno ističe i načelo uravnoteženosti iz Zakona o proračunu koji explicite propisuje dakle ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Drugim riječima, vi ovdje derogirate ovlast Hrvatskog sabora kao i predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave da donose proračun odnosno izmijene i dopune proračuna i time se Vladi odnosno županima odnosno gradonačelnicima i načelnicima daju ovlasti raspolagati sredstvima proračuna svojevoljno i bez ikakvog ograničenja, dakle niti financijskog niti vremenskog kao i bez ikakve odgovornosti. Tražim glasovanje o amandmanu. Odbora za zakonodavstvo. Prihvaća se. Amandman br. 17. Kluba zastupnika SDP-a. Amandman pod rednim brojem 17 Kluba zastupnika SDP-a na čl. 7., ne prihvaćamo jer bi se usvajanje predloženog rješenja znatno otežala provedba zakona u pogledu primjene kriterija za oslobođenje od troškova sufinanciranja obnove. Naš prijedlog je da se ne odreže sjekirom ima li neko pravo na 0% ili na 20%, mora li netko 0 ili 20% plaćati udio. Dakle, prijedlog je da se sukladno određenim kriterijima koji bi se jednako kontrolirali kao i ovi sada. Dakle, ne znam što bi otežalo osim što bi umjesto jedne, imali 4 kategorije, određenom djelu stanovništva omogućuje da sudjeluje ne sa 20 ili ne sa 0 nego sa 5%, 10 i 15.

Hvala, poštovani potpredsjedniče. Amandman pod rednim brojem 18 Kluba zastupnika Mosta na čl. 7. ne prihvaćamo iz razloga što je prihvaćanjem amandmana Kluba zastupnika HDZ-a u izmijenjenom obliku a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka prijedlog zakona novotehnički dorađen i propisano je donošenje posebne odluke kojom će se utvrditi dodatni kriteriji za financiranje obnove zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti. Dakle, stvar je u tom da smatramo nepoštenim da Vlada nakon proglašenja katastrofe i na područjima koja su definirana kao potpomognuta mada to više i nije kriterij, nakon završetka propisa i procjene štete posebnim odlukama utvrđuje dodatne kriterije za oslobođenje od uplata sredstava za obnovu od strane vlasnika jer to smatramo da mora biti jasno i nedvosmisleno definirano samim zakonom a nikakvim naknadnim odlukama. Da ljudi znaju financira li se ili se ne financira, što se financira i u kojem opsegu se financira. Ako nama ovdje kao zakonodavcima nije jasno što je točno u pitanju, kako onda možemo očekivati da će se građani uopće prijavljivati u ovaj postotak financiranja jer već vidimo da sada sa Zagrebom imamo veliki problem, možemo pretpostaviti što će tek biti s prijavama na ovo. Kada govorimo o naknadnim odlukama, ovo nije tek formalni amandman, treba podsjetiti na ono što se dogodilo sa Zakonom o obnovi tada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, ovaj zakon koji mijenjamo, da je donesen program mjera koji je već na početku smanjio ambiciju, prepolovio iznos obnove na 42 milijarde što se kao štednja itekako osjeti i u opsegu i dosegu te obnove i toga što će se točno obnavljati i do koje mjere će se konstrukcija samo pojačavati ili vraćati u prijašnje stanje. Naš je strah da će se slično dogoditi i sa dodatnim odlukama i u ovom slučaju koji se odnosi i ona ove dvije županije, stoga želimo sve jasno i nedvosmisleno u zakonu, nikakvim podzakonskim aktima i dodatnim posebnim odlukama. Hvala, poštovani potpredsjedniče. Amandman pod rednim brojem 19 Kluba zastupnika zelenog-lijevog bloka na čl. 7. prihvaćamo iz nomotehničkih razloga a predložena odredba je sadržajno dorađena i preuzeta u čl. 5. prijedloga zakona kako ne bi bilo kontradiktornosti. Na predloženi način se cjelovito uređuje mogućnost donošenja posebne odluke kojom će utvrditi dodatni kriteriji za financiranje obnove nakon izvršene procjene štete, zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti.

Predloženi novi stavak 3. briše se.“ I mi se slažemo s time da se predloženi novi stavak briše.

Amandman pod rednim brojem 20., amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na čl. 9. ne prihvaćamo iz razloga što je prihvaćanjem amandmana Kluba zastupnika HDZ-a u izmijenjenom obliku posebnom odredbom zakona uređeno i pitanje propisivanja dodatnih kriterija za financiranje obnova zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti posebnom odlukom Vlade. Dakle, ako shvaćam, kasno je, svi smo umorni, malo dekoncentrirani, dakle sad smo došli na meritum, sad smo došli na amandman br. 20 i odmah ću reći mi kod njega ostajemo. Dakle, kao što sam rekao, s jedne strane on je konzistentan s našim prvim amandmanom, to je inače na mom popisu amandman br. 4, mi dakle zaista smatramo da je potrebno eksplicitno u ovom zakonu predvidjeti obnovu gospodarskih objekata i u tom pogledu kod našeg prijedloga, to tim prije što kako kaže ministar, Vlada predviđa da se zapravo financiranje obnove gospodarskih poljoprivrednih objekata, definira tek nekom budućom odlukom Vlade, mi smatramo da to nije dobar put i da to treba odmah ugraditi u ovaj zakon, stoga dakle kako sam rekao, kod amandmana ostajemo i molimo da se o njemu glasa. Amandman pod rednim brojem 21 zastupnice Katarine Peović na čl. 9. identičan je i kao 4 amandmana prethodna pa je i samo pojašnjenje gotovo pa identično, ne prihvaćamo ga iz razloga što je prihvaćanjem amandmana Kluba zastupnika HDZ-a u izmijenjenom obliku posebnom odredbom zakona uređeno i pitanje propisivanja dodatnih kriterija za buduće financiranje obnove zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti. Ma evo samo bi ukratko ponovila šta je problem, ono što nas ovdje muči kad smo predložili ovaj amandman je da se stvar trebala riješiti zakonom, znači u zakon se nije uvrstilo nego se sa tim HDZ-ovim amandmanom predviđa da će se tek posebnom odlukom utvrditi te dodatne kriterije za financiranje obnove zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti. Ono što smatramo da nije ok jer da se tek nekom budućom posebnom odlukom to definira dok je to sasvim, mislim, jednostavno moglo postat dio zakona, uz to, ti objekti za stočarsku, gospodarsku djelatnost se naravno vezuju uz taj kraj s obzirom da smo sve industrije iz mračnog socijalizma tamo već davno ukinuli. Hvala, poštovani potpredsjedniče. Amandman pod rednim brojem 22, amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na čl. 10. ne prihvaća se jer su kulturno-povijesno cjeline na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije unesene u zakon temeljem podataka nadležnog ministarstva dok za područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, nije bilo podataka o štetama unutar tih povijesnih cjelina. U ime kluba zastupnika, poštovana zastupnica Vukovac. Dakle, poštovani, amandmanom na čl. 10. smo zatražili da se povijesnoj ubranoj cjelini grada Zagreba dodaju riječi „ i kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“, zašto? Zato jer su potresom od 28. i 29. prosinca 2020. zahvaćene i Zagrebačka te Krapinsko-zagorska županije koje obiluju kulturno-povijesnim cjelinama te nema razloga da se navedene županije izostave iz ovog članaka pogotovo uzevši u obzir saznanja da su primjerice na području grada Zaprešića određena oštećenja nastala na dvorcu i kapelici koji su sastavni dio kulturno-povijesnog kompleksa Novi dvori Jelačićevi, stoga moram konstatirati da nam je iznimno žao jer ste ova područja izostavili kao da on nisu sastavni dio RH. i naravno, tražim glasovanje o amandmanu. 23. amandman Odbora za zakonodavstvo. Prihvaćamo. 24. amandman Kluba zastupnika Mosta. Prihvaćamo. 25. amandman Odbora za zakonodavstvo. Prihvaćamo. I 26. amandman Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepo. Sada imamo izjašnjavanje u svezi Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Hvala, poštovani potpredsjedniče. Predloženi zaključak predlagatelj ne prihvaća jer smatramo da je izvještavanje o aktivnostima i troškovima obnove koje je ministarstvo dužno kvartalno objavljivati u cijelosti i informirati javnost sukladno propisima iz područja prava na pristup informacija, adekvatno uređeno čl. 5. stavkom 13. koji ovim izmjenama i dopunama zakona postaje stavak 10.

Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora. Razrješuje se članovi odbora Dražen Bošnjaković i Ljubica Maksimčuk a za članove odbora biraju se Krešimir Ačkar i Nikola Mažur. Dakle, to su zamjene unutar saborskih zastupnika. Prijedlog odluke o izboru članica i prestanku mandata člana Odbora za financije i državni proračun, za članicu odbora bira se dr. Vesna Vučemilović, budući je prestao obnašati dužnost Dario Zurovec zbog mirovanja zastupničkog mandata. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, razrješuje se član odbora dr. Milan Vrkljan a za člana odbora bira se dr. Stephen Nikola Bartulica. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora razrješuje se predsjednica Karolina Vidović Krišto a za predsjednicu odbora bira se dr. Vesna Vučemilović. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana odbora za Hrvate izvan RH razrješuje se član odbora dr. Milan Vrkljan a za člana odbora bira se dr. Stephen Nikola Bartulica. Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za zaštitu okoliš i prirode Hrvatskog sabora razrješuje se članica odbora za zaštitu okoliša i prirode dr. Vesna Vučemilović. Prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu bira se Tomislav Klarić budući je 21. siječnja prestao obnašati dužnost Darko Puljašić. Prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe, za člana odbora bira se Stipan Šašlin, budući je 21. siječnja dužnost prestao obnašati zastupnik Darko Puljašić. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, razrješuje se članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Karolina Vidović Krišto a za člana odbora bira se dr. Zlatko Hasanbegović. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Savjeta za robne zalihe, razrješuje se član savjeta dr. Milan Vrkljan a za člana Savjeta za robne zalihe iz redova zastupnika bira se Danijel Spajić. Zatim imamo još odluka. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora imenuju se članovi Branko Smerdel, Mato Palić, Bosiljka Britvić Vetma, Mirela Mezak Matijević, Đorđe Gardašević i Sanja Barić. Imenovani članovi stupit će na dužnost sa danom 1. veljače. Dakle ovo su sada odluke vezane za vanjske članove odbora. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za zakonodavstvo. U Odbor za zakonodavstvo imenuju se Frane Staničić, Boris Ljubanović, Sunčana Roksandić, Alen Čičak, Nataša Delonga Poparić. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za europske poslove imenuju se Tunjica Petrašević, Ivica Miškulić, Dora Zgrabljić Rotar, Iris Goldner Lang, Hrvoje Šlezak i Danijel Mondekar. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora imenuju se Božo Ljubić, Vesna Barić Punda, Tatjana Tomaić, Mislav Kraljević, Tanja Vrbat Grgić i Goran Bandov. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za obranu Hrvatskog sabora imenuju se Josip Lucić, Davor Špoljarić, Anto Šoljić, Igor Tabak, Ranko Ostojić i Željka Antunović. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za financiranje i državni proračun Hrvatskog sabora imenuju se Matija Kroflin, Iva Tomić, Marina Rožić, Marko Primorac, Josip Tica i Vuk Vuković. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora imenuju se Mladen Novosel, Ivan Mišetić, Ivan Barbarić, Dragutin Ranogajec, Tonči Tadić i Željko Požega. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za turizam Hrvatskog sabora imenuje se Luka Kolovrat, Snježana Sabo i Saša Đujić. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora imenuje se Gordan Črpić, Aleksandar Mašavelski, Nura Ismailovski i Sara Lalić. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora imenuje se Luka Mađerić, Snježana Vasiljević, Ivan Milotić, Tomislav Jonjić, Tonči Restović i Zlata Đurđević. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora imenuje se Željka Obradović, Milica Jovanović, Danijel Nestić i Marinko Učur. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora imenuje se Krešimir Luetić, Mario Gazić, Hrvoje Pezo, Tibor Santo, Dragan Ljutić i Joško Martić. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora imenuje se Marija Bubaš, Marko Sladoljev i Dorotea Pešić Bukovac. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora u odbor se imenuje Željko Raguž, Veselko Jovanović, Darko Markušić i Igor Josipović. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora imenuje se Ivan Žeko, Stanko Bravić i Zorica Gregurić. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora imenuje se Nike Sudarević, Jasminka Pilar Katavić i Krunoslav Ivanišin. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora imenuje se Robert Podrug, Dajana Paušić Podhraški, Željka Leljak Gracin. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora imenuje se Branko Petrinec, Sanja Putica, Dijana Vican, Ante Rončević, Marija Lugarić i Valter Boljunčić. Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu imenuje se Đurđica Sumrak, Petar Baranović i Mijo Latin.

Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora, za članove imenuje se Jadranka Fržop, Petar Valovičić, Tomislav Marić, Nikoleta Radionov i Danijel Ferić. Prijedlog odluke o imenovanju članova odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora imenuje se Aleksandar Milošević, Oliver Matijević, Damir Tomić, Neven Bosilj, Đurđica Klancir Ladišić i Anto Mikić. Prijedlog odluke o imenova članova Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora imenuje se Anesa Šabani, Verica Rupčić, Tatjana Šimac Bonačić. I prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora imenuje se Goran Pauk, Boris Piližota, Mirjana Lihner Kristić, Zlatko Komadina, Martin Baričević, Nives Kopajtih Škrlec, Slavko Prišćan, Jerko Glavaš, Antun Vidaković. I prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije imenuje se Dario Umljenović, Marija Udiljak, Bernard Topić, Krešimir Planinić, Željko Jovanović, Zorislav Antun Petrović.

Otvaram raspravu o tome.